Není to pravda. Není to pravda, nikdo tady nikdy nehovořil o nějakých adopcích nebo něčem podobném. Zeptejte se těch, kteří to skutečně vědí, a těch, kteří skutečně chtějí těmto dětem pomoci. O žádnou adopci, jak vy tady naprosto lživě a nesmyslně se snažíte lidi přesvědčit, nejde. A vadí mně, vadí mně, že tímto způsobem, tímto způsobem jenom matete veřejnost. Děkuji. A reagovat chce pan místopředseda Okamura. Všechno přednostní práva.

Tak vidíte. Je v pražském zastupitelstvu.

Je to tak. Říkal, že neříkám pravdu, takže tady to říkám.

Tak co to tady vykládáte? No tak pravda, nejbližší... Tak my jsme dokonce ve vládnoucí koalici ve městě Kladně.

Jestliže s přednostním právem... Upozorňuji, že jsme stále v diskusi o pořadu schůze.

Podobně se to řeší i na dalších městských částech tady v Praze. Takže prosím pěkně, uveďme ty věci na pravou míru, tak jak jsou. A já myslím, že svým vystoupením stejně nedokážete zakrýt to, co jste řekl na začátku, prostě že vaše strana SPD se v tomto smyslu chová naprosto nelidsky a asociálně. Chápu, že hnutí SPD nepřesvědčíme, ale je dobře, že to tady zaznělo, ať si každý udělá obrázek o tom, jakým způsobem se chová, jakým způsobem jedná předseda SPD. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, k panu místopředsedovi Okamurovi. Vy jste tady zmínili hnutí STAN. Ano, já zcela jasně, otevřeně a pyšně říkám, že hnutí STAN samozřejmě podporuje návrh, který přednesl pan předseda Výborný na to, aby Česká republika uvažovala o přijetí dětí, které jsou v jednoznačné nouzi. Víte, já jsem členem bezpečnostního výboru a tam je předsedou vážený pan kolega Koten, který navrhoval v rámci zahraničních cest se podívat, jak vypadá situace s migranty ve Francii. Já jsem zase navrhoval, aby se bezpečnostní výbor a jeho členové včetně tedy členů za SPD jeli podívat na to, jak vypadají životní podmínky dětí, které jsou v této době právě v uprchlických táborech v Řecku. A jednoznačně si musíme uvědomit, že Česká republika patří k zemím s vysokým životním standardem. A pokud tady debatujeme o tom, zda máme, nebo nemáme na to, přijmout 40 dětí, které jsou v uprchlickém táboře, tak prostě ukazujeme, že nám evropské hodnoty, na kterých Evropa stojí, až tak vlastní nejsou. A ještě jednu poznámku, vaším prostřednictvím, k panu místopředsedovi Okamurovi. Víte, já jsem dělal devět let starostu města a samozřejmě jsem se potýkal s bezdomovectvím, s problémy opuštěných dětí. Snažili jsme se jim výrazně pomoci. A prostřednictvím pana předsedajícího víte, jak jsme jim pomáhali? Pomáhali jsme jim tak, že jsme podporovali neziskový sektor. Ten neziskový sektor, který je pro vás sprostým slovem. Ten neziskový sektor, který vy tady pomlouváte. A právě ten neziskový sektor byl tím, který terénně pracoval a pomáhal právě těm, kterým vy údajně chcete pomáhat, a nějak ty reálné kroky úplně nevidíme. Děkuji. S přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala, poté s přednostním právem předseda Bartošek. Děkuji za slovo. Oni nám tady neustále podsouvají migraci. Je potřeba za každou cenu sem dostat nějaké lidi, za každou cenu je potřeba z České republiky udělat multikulturní stát.

A další peníze budete dávat neziskovkám, které budou... Jedna neziskovka pro integraci, druhá neziskovka pro podporu multikulturalismu, a budete jim dávat peníze jak z ministerstev, tak z městských pokladen. Takže to všechno je systém, který je už nachystaný, který má začít fungovat, jenom k tomu potřebujete ty migranty. S přednostním právem předseda Bartošek, poté předseda Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom krátce vaším prostřednictvím k panu místopředsedovi Okamurovi. Jedná se o to, že český stát i samosprávy se starají. Máme zde síť ubytoven, pomáhajících organizací, například potravinové banky, to znamená, český stát se stará včetně měst o svoje občany a každý, kdo chce, tak je mu tato pomoc poskytnuta. To za prvé. Nevím, jestli jste měl možnost být například v Iráku.

Vy se bojíte čtyřiceti dětí? Opravdu si myslíte, že Česká republika není schopna dát pomoc pár dětem? Opravdu jste tak slabí? Opravdu si myslíte, že Česká republika je tak slabá, že se nedokáže postarat o 40 dětí? To je bezpečnostní riziko České republiky?

S přednostním právem předseda Kalousek. Dámy a pánové.